Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento materiál do Parlamentu České republiky, a to zejména z důvodu zajištění právní jistoty pro současný i budoucí provoz leteckých dopravců mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií. České aerolinie provozují pravidelnou sezónní linku mezi Prahou a Rijádem třetím rokem a před touto letní sezónou zaznamenaly problémy při schvalování povolení svých letů v Saúdské Arábii. Dohoda upravuje čistě provozní ekonomické aspekty letecké dopravy a bez ní hrozí neočekávané problémy při provozu s negativními ekonomickými dopady zejména na letecké dopravce a cestující veřejnost.

Dovoluji si tedy tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody. Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru.